Děkuji, paní místopředsedkyně. Bude hovořit pan profesor mezinárodního práva veřejného Balaš.

Spojené státy odmítají, aby se na tom cokoli měnilo. Ano, zmiňoval jste Polsko.

Hlavně z hlediska České republiky je taková možnost zcela nulová, protože není k tomu ani žádný vojenský důvod.

Ono umisťovat někam jaderné zbraně, to opravdu není jako převážet nějakou bednu rohlíků.

Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Balaš a připraví se pan poslanec Hofmann, všechno faktické poznámky.

Ale i tak, rád jsem si to vyslechl.

Také děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou pan poslanec Hofmann. Prosím, pane poslanče.

Také děkuji, za dodržení času. A vracíme se do obecné rozpravy. Než dám slovo panu poslanci Víchovi, ještě načtu dvě omluvy.

Pane poslanče, prosím. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já to vezmu trošku jinak než můj předřečník.

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, tedy takzvaná DCA, má standardní text, jak jej americká strana nabízí ostatním 24 členským státům NATO, tedy standardně nevýhodný pro přijímající stát, v našem případě pro Českou republiku. Zjednodušeně řečeno, hlavní práva jsou na straně ozbrojených sil USA, civilní složce bez další definice, jejich rodinných příslušníků, smluvních partnerů, kterým americké vojenské velení vydá příslušné doklady. Pak dostanou zjednodušený vstup na území České republiky. Tahle dohoda není nic, co by Česká republika pro svou obranu potřebovala.

My už ale máme právní úpravu, která podle mého názoru stačí, a to je uzavřená NATO SOFA, podle které se postupuje v případě nutného pobytu vojáků NATO včetně vojáků USA na našem území například v době vojenských cvičení a tak podobně.

Už vlastní preambule vzbuzuje rozpaky. Píše se v ní mimo jiné: Účelem této smlouvy je zvýšit úsilí stran o podporu míru a bezpečnosti v oblastech společného zájmu a prospěchu a podílet se na společném úsilí v oblasti obrany, potvrzujíce, že přítomnost ozbrojených sil USA přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky v regionu. Dovoluji si už zde polemizovat, že zájmy České republiky jsou společné se zájmy Spojených států amerických a že přítomnost ozbrojených sil USA na našem území přispívá k posilování stability a bezpečnosti v regionu. Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti Spojených států v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám Spojených států používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov, tomto případě logistické centrum. Ve všech těchto lokalitách mohou Spojené státy stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center a tak podobně. V případě schválení smlouvy se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat, operovat ozbrojené síly Spojených států, a to včetně rodinných příslušníků. Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Na Slovensku byla tato smlouva pod palbou kritiky a po velkých protestech byla nakonec přijata interpretační doložka, ve které se mimo jiné uvádí, že smlouva není rozhodnutí o vytvoření vojenských základen na jejich území a ani o přítomnosti amerických vojáků. U nás se s takovouto interpretační doložkou nepočítá.

Jedná se o novelu z pera pětikoalice. Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany je velice podobná dohodě, kterou má uzavřenou Slovenská republika, rozdílů je jen málo, nejvíc v čl. 15, ale nemění se tím moc smysl. Jsou tedy použitelné i předchozí rozbory, neboť česká smlouva tu slovenskou prakticky velmi kopíruje. Co je velmi odlišné, je počet dohodnutých zařízení a prostor 11, kde mají ozbrojené síly USA v České republice působit.

Takže si to shrňme. Je pouze rámcová, není reciproční, ztrácíme s ní suverenitu a mělo by k tomu být vypsáno celostátní referendum. Nebyla k tomu ze strany pětikoalice vedena všeobecná diskuse. Její projednávání v petičním výboru nelze počítat za objasňování široké veřejnosti.